Můžeme pokračovat v jednání. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ale vy to tak chcete udělat, takže to jsou vaše názory.

Sice už začíná být vaší vládou osekávaná čím dál víc.

Vždyť strany vládní pětikoalice i v posledních volbách, jak jsem říkal, před rokem, vás volila menšina voličů České republiky. Menšina.

Takže to samozřejmě je úplně neuvěřitelné.